Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, skončila doba pro přestávku klubu TOP 09.

Budeme jednotlivě, podle toho, jak to bylo dohodnuto před přestávkou, hlasovat o jednotlivých návrzích, které jsou ke schválenému pořadu schůze.

Kdo je proti?

Kdo je pro jeho zařazení jako druhého bodu? Kdo je proti? Děkuji vám.